Zhruba 25 mld. jsme navrhli složeno z mnoha položek do vládní rozpočtové rezervy. To znamená možnou úsporu. Není to přesun na jiné výdaje.

To je skoro 7 miliard. Takže ty ostatní navržené částky, navržené přesuny nejsou zdaleka tak velké, jak to při prvním pohledu vypadá. Já bych chtěl, abychom se vrátili zhruba o 12 až 13 měsíců zpátky a připomenuli si rozpravu o rozpočtu na rok 2015. Pokud si vzpomínáte, tak my jako občanští demokraté jsme kritizovali tento návrh rozpočtu nejenom kvůli výši schodku, který byl 100 miliard, ale také kvůli tomu, že jsme byli přesvědčeni, že jsou podhodnoceny příjmy státního rozpočtu a říkali jsme: výdaje splníte, příjmy budou vyšší, je to jasné.

To si řekněme, že to vůbec není v rámci nějaké statistické chyby nebo jednotek miliard. Také za těch jedenáct měsíců bylo o 60 miliard více výdajů a ze zkušenosti víme, že v dvanáctém měsíci výdaje prostě rostou vyšším tempem než v ostatních měsících. Uvidíme. Já bych odhadl, že rozpočet na konci roku bude dosahovat výše nějakých 70 miliard.

Takže kde je nějaké tempo snižování schodku? Letos 70 miliard, příští rok 70 miliard. Letos v této rozpravě upozorňujeme na něco jiného. Příjmy jsou podle našeho názoru napnuty a jsou možná až příliš optimistické.

To uvidíme, jak se bude dařit reálně v prvním roce nového plánovacího období čerpat miliardy či desítky miliard z evropských fondů. Současně ty výdaje ale utraceny budou, pokud neprojde náš pozměňovací návrh, aby byla posílena vládní rozpočtová rezerva. A on neprojde, slyšel jsem vyjádření po jednání koalice. To je samozřejmě vaše plné právo, politické rozhodnutí.

A říkám, obávám se, že to tak bude i příští rok. A samotný postoj vládních poslanců a vládní koalice nám dává za pravdu. Kritizovali jsme, jak je vysoce navržena položka dávky v hmotné nouzi, kam patří zejména nejvíce zneužívaný doplatek na bydlení. Odhadli jsme, že minimálně o miliardu. Co se stalo 30. září, kdy vláda poslala tento návrh rozpočtu nám, do Poslanecké sněmovny?

Podotýkám, že oba dva ty návrhy podpoříme, protože je to dobře. Jenom to ukazuje, a určitě to není jediná položka v tom rozpočtu, kde se ministrům podařilo ošálit Ministerstvo financí a tvrdit, že ani o korunu méně, že takhle to potřebují.

Jenom ukazuji, jaký byl v mnoha případech přístup k výdajům v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

Já bych řekl, že poměrně realisticky ukazuje na nebezpečí, které nám jako České republice hrozí.

Protože on je retroaktivní reálně. Ty stavby řádně získaly EIA a dneska nám bruselští úředníci říkají: No, můžete si to stavět, ale jenom za vlastní, evropské peníze nám na to nedáme.

Proč to vláda nedala dopředu? Tomu já nerozumím. Ale staví nás to do velmi nevýhodné pozice. Myslím, že tam jezdíte pořád, různé delegace, ale posun je nulový.

Vůbec nás to netěší, ale vzpomeňme si na tu debatu, když tady byla EIA. Mnozí z nás na to upozorňovali. Byli jsme ujišťováni ne, ne, ne, to musíme schválit, abychom mohli čerpat. A už jsme tady. A jsou to klíčové stavby.

Těch staveb jsou desítky. Opravdu mi nestačí: máme naplánované další jednání v prosinci, v lednu, v únoru. Já bych chtěl vědět, jak politicky budeme pracovat.

Já bych panu ministru financí nevyčítal, jestli tam má nebo nemá napsané 2 miliardy z EET. Nic! Takže EET na straně příjmů neudělá opravdu vůbec nic. Udělá to na straně výdajů, a to zejména v podnikatelské veřejnosti. To určitě ano. A tomu se my pokusíme zabránit.